Pokud nevydáme pana Ondráčka, tak vlastně připouštíme to, že jakýkoliv poslanec může říkat svobodně lži o ostatních politicích.

Z těchto a dalších důvodů poslanci Pirátů budou hlasovat pro vydání pana Ondráčka. Děkuji. Počkáte si. Připraví se pan poslanec Ondráček a následně ještě pan poslanec Kováčik. Děkuji za slovo. Já bych se chtěla vrátit ke svému předřečníkovi panu Kalouskovi prostřednictvím pana předsedajícího.

Děkuji. Nyní pan poslanec Ondráček s faktickou. Prosím. Připraví se pan poslanec Kováčik. Děkuji, pane předsedající. Úplně v závěru, a myslel jsem, že mluvím dostatečně pomalu, že by to mohli být schopni vnímat i kolegové Piráti, takže pro vás speciálně ještě jednou.